Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. A já otevírám obecnou rozpravu.

Jedná se o to, že tato novela vypouští § 6. Pro bližší pochopení si dovolím to současné znění přečíst: